Jde jenom o to, že dál o této věci věcně, odborně a samozřejmě v politické rovině té potřebné minimální shody 120 hlasů diskutujeme a chceme dospět k závěru. Tolik mé úvodní slovo. Děkuji vám. Děkuji za slovo.

Tam bych doporučil vaší pozornosti, že by vláda mohla vypisovat referenda sama od sebe bez souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu. To mi přijde problematické zvlášť v situaci, kdy je vláda bez důvěry a vlastně by mohla obcházet Sněmovnu skrze referenda.

Podle toho komunistického návrhu jsou otázky, o kterých referendum být musí, takže to je asi specifické na tomto návrhu.